Já neříkám, že elektronické recepty přinášejí veškeré benefity, které mají mít. Musíme změnit zákon tak, aby tam byly ty interakce, ty duplicity atd., to musíme udělat. Ale odložit celý ten projekt o čtyři, o pět let mi přijde skutečně nerozumné z mého pohledu. Nyní už nemáme faktické poznámky, ale máme dvě přihlášky s přednostním právem. Pane ministře, máte slovo.

Já jenom několik poznámek k tomu, co zaznělo. Víte, Česká republika není výjimkou.

Nicméně najednou bude opravdu vidět, kdo co předepisuje, kde se ty léky vydávají, jaké léky se vydávají. My nevíme, když vám lékař předepíše lék, kde si ho ten pacient vyzvedne, kde se ty léky koncentrují. A já chci říct jednu podstatnou věc.

Ona se má opravdu podle mě vést zítra na výboru, ale budiž.

A v podstatě řeší opravdu problém úplně všeho.

V podstatě pro pacienty se nemění vůbec nic. Místo papírového receptu dostanou papírovou průvodku. Ale drtivá většina občanů bude mít stále stejný papírový recept. Takže já se strašně omlouvám, nemyslel jsem si, nebo nechtěl jsem, aby tady byla debata na téma eRecept. Zjevně je, bude zítra pokračovat na výboru. Nic není v České republice nikdy dokonale připraveno. Ale ta situace je taková, že by eRecept neměl přinést žádné významné problémy a naopak může přinést poměrně významné úspory. Před přednostním právem tady mám ještě faktickou poznámku pan poslanec Brázdil. Pane poslanče, prosím.

Není to tam. Byly pozměňovací návrhy.

Lékaři to nechtějí! A proč to nechtějí? Oni to nechtějí.

Není to tam.

Děkuji vám za pozornost. Další faktická poznámka pan poslanec Kasal. Prosím, pane poslanče. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já děkuji předřečníkovi prostřednictvím předsedy, že jsme tady slyšeli lékařskou komoru.

A ještě jedna poznámka.

Slyšel jsem tady i to, že většina jich je starších a nejsou schopni se to naučit. U mě na oddělení pracuje sedmdesátiletá lékařka. Naučila se na počítači, naučila se i tohle. Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. A než přijde, načtu jednu omluvu. Pan ministr Martin Stropnický se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů dnes od 18 hodin. Pane předsedo, máte slovo. Já bych chtěl poděkovat, že v té debatě zaznělo konečně slovo pacient.

A ptali se, jak bychom postupovali my, kdybychom byli vládní strana a něco takového navrhovali. A to je ten problém. Socialisté věří, že to mají povinné úplně všichni. A tak dále. Ti, kteří se připojí dobrovolně v prvním roce, by dostali nějakou bonifikaci, peníze z veřejného zdravotního pojištění, čím později by se připojili, tím menší by dostali bonifikaci. To všechno tam je.

Ale jsme v reálném čase.

Nepřijde.